Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podívejme se zpátky.

Ve chvilce jsme byli uvědoměni o tom, že někdo to udělal, ale Deza určitě ne, což evidentně mělo vliv na orgány, které v tu chvíli měly jednat, a ony prostě nejednaly, ony neprováděly svoji práci, lidi, kteří jsou v inspekci placeni za to, aby v takovýchto situacích a kolik takových krizových momentů kdy v České republice bylo a oni prostě nereagovali. Kde jsou ty odběry vzorků, kde jsou analýzy, kde je vytrasování v tomhle případě toho zdroje? Vždyť se nic nedělo, policie nereagovala. No nereagovala, protože mocní tohoto státu jim vzkázali, že Deza to není. A to je to špatné a to se prostě přenáší do celé veřejné správy. Ale kdo je za ni odpovědný? Politicky odpovědný? Jste to vy, pane ministře Brabče, vy za ni nesete odpovědnost. Vy nesete odpovědnost za to, jakým způsobem jste ovlivnil vyšetřování tohoto případu. A proto jsme už v úterý na tiskové konferenci řekli, že byste měl ze své funkce odstoupit, vzít odpovědnost na sebe a prostě odstoupit, protože toto jste vůbec nezvládl. Můžeme tady teď po pár měsících říkat o tom, jaké tady budou vyšetřovací orgány, kdo kde vstoupí. No ale co ten první?

Pane ministře, vaše důvěryhodnost je prostě na nule. A i když to budete zachraňovat jakýmkoliv způsobem, označováním jakýchkoliv viníků, tak toho svého osobního politického totálního selhání už se nezbavíte. Děkuji a budeme pokračovat v dalších bodech. Měli bychom se věnovat bodu číslo šestnáct, který byl přerušen 1. 12. v obecné rozpravě, ale nemůžeme se mu věnovat, protože zde nemáme ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu. Další bod, který je na řadě, je bod číslo sedmnáct, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, tomuto návrhu zákona se teď také nemůžeme věnovat, protože tu není paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a není ani žádný další člen vlády pověřen.

Tento bod jsme přerušili na schůzi dne 17. září na 58. schůzi, ale ani tento bod nemohu otevřít, protože zde není paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a také není žádný další člen vlády pověřen.